Ten byl doručen 14. července. Zeptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Předložená novela má za cíl změnit problematická ustanovení týkající se servisu a instruktáží u zdravotnických prostředků, které byly schváleny touto Poslaneckou sněmovnou při projednávání zákona v roce 2014. Tato ustanovení dávají zdravotnickým zařízením povinnost provádět servis, tedy opravy bezpečnostně technické kontroly, stejně jako instruktáže pro práci se zdravotnickými prostředky, pouze prostřednictvím výrobců a distributorů, což znamená pro zdravotnická zařízení zvýšené náklady, složitou logistiku a nadbytečné personální zatížení při zařizování těchto činností. Předložená novela tohoto zákona zjednoduší poskytovatelům zdravotnických zařízení zajištění instruktáží pro práci se zdravotnickými prostředky. Tady bych zdůraznil, že vzhledem k velké obměně pracovníků je právě tato oblast při současné dikci zákona pro zdravotnická zařízení velmi zatěžující. Novela ale přináší také změny v provádění servisu, tedy bezpečnostně technických kontrol a oprav, kdy nově bude umožněno ji provádět prostřednictvím odborníků, kteří jsou zaměstnáni přímo u poskytovatele zdravotní péče a jsou pro tuto činnost kompetentní, případně externích dodavatelů, kteří ale nově nemusí být striktně zástupci výrobce či distributora. Touto úpravou tak dojde k finančním úsporám na straně poskytovatelů zdravotních služeb. Připomínám, že u nemocnic jde o stovky, u fakultních nemocnic dokonce o tisíce zdravotnických prostředků. Úprava se dotkne i zdravotnické záchranné služby a ambulantního sektoru včetně privátních ambulancí. I zde se již moderní medicína neobejde bez přístrojového vybavení.

Smyslem těchto ustanovení je umožnit kompetentním zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb provedení bezpečnostně technické kontroly a úprav u zdravotnických prostředků rizikové třídy jedna, konkrétně těch, které nemají měřicí funkce, a zdravotnické prostředky, které nejsou elektrickým zařízením, jako jsou například mechanická lůžka či infuzní stojany, a to nejen osobám, které jsou uvedeny v § 65 odst. 4, resp. § 66 odst. 3, ale i dalším osobám, které mají zkušenost s daným zdravotnickým prostředkem. Paní kolegyně Jana Pastuchová navrhla ve svých pozměňovacích návrzích pod písmenem A rozšíření těchto rozvolněných podmínek na celou rizikovou třídu jedna, tedy i na přístroje s měřicími funkcemi a zdravotnické prostředky, které jsou elektrickým zařízením. Byť zcela chápu ambici paní kolegyně Jany Pastuchové dále zjednodušit zdravotnickým zařízením jejich provoz, tak přece jenom považuji takto navržené rozvolnění požadavků na bezpečnostně technické kontroly a opravy za příliš volné a rizikové.

Je třeba stále mít na paměti, že přestože po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku již nemá zdravotnické zařízení absolutní objektivní odpovědnost za škodu způsobenou věcí, tedy zdravotnickým prostředkem, stále existuje a ve zdravotnických kauzách se čím dál častěji zkoumá, zda použitý prostředek byl řádně obsluhován a řádně prováděn dohled, tedy bezpečnostně technické kontroly a instruktáže.